A proto, i z těchto důvodů je tento návrh tak, aby bylo možné, aby tito lidé mohli odcházet do předčasného důchodu podstatně dřív, než mají běžní zaměstnanci.

Takže nechci tady nikoho strašit, ale to jsou skutečná fakta, která existují a která můžou tomu regionu velmi ublížit. Proto si myslím, že alespoň tímto krokem, to znamená, že tito lidé budou moci odejít do důchodu dříve, že jim můžeme alespoň trochu pomoct.

Přečtu omluvenku.

První má pan poslanec Laudát a po něm pan poslanec Fiedler. Já mám dvě poznámky. Pane předsedající, já mám pocit, že chvílemi tam byla tendence zneužívat, resp. porušovat statut zpravodaje. Tak jste ho měl vést ke kázni a ať se přihlásí do normální diskuse a tam ať potom říká svoje politické filipiky.

Budeme pokračovat v rozpravě. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem původně neměl zájem vystupovat, ale zaujal mě závěr vystoupení paní ministryně, kdy uváděla tento zákon. Tam v závěru z jejích úst zaznělo, že bychom ho měli posunout dále, obzvláště vzhledem k situaci v OKD. Já doufám, že tento zákon tady řešíme kvůli horníkům, kvůli jejich narušenému zdraví, kvůli tomu, v jakých pracovních podmínkách dlouhodobě pracovali, a ne abychom tady řešili ekonomické průšvihy OKD.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Je poměrně obtížné v tak pokročilé době seriózně debatovat tento těžký problém.

Já myslím, že ten zákon hladce projde v prvním čtení do výboru. Já jsem proti. A položím otázku paní ministryni. Kolikrát jste ten zákon přerušili ve vládě a vraceli? Všichni s tím počítáme. Nebudeme mít na to vůbec čas.

A vy nám ten čas evidentně nechcete dát. To za prvé. Za druhé se chci zeptat, a to mi v tom návrhu zákona úplně chybí, kde je role zaměstnavatelů. Žádná role zaměstnavatelů tam není. A nesměšujme dvě věci. Jestli chceme řešit aktuální situaci v některé firmě a případné sociální dopady, tak to neřešme tím, že narychlo schválíme novelu. Tento návrh zákona by měl být systémový a měl by myslet dlouho dopředu.

Ale já se nedivím. Já to nekritizuji. Opravdu to není jednoduché.

Říkám, že pokud to bude bez příspěvku zaměstnavatelů, tak je to na úkor všech ostatních penzistů. A je to třeba takhle říkat. Třeba se jiné řešení nenajde. Třeba je to řešení, ke kterému se přikloní většina z nás. A já bych chtěl, ať máme čas ve výborech přemýšlet o tom, zda umožníme zaměstnavatelům nějaké speciální pojištění, nebo zda jim uložíme buď možnost, nebo povinnost vytvářet nějaké fondy, ze kterých by se financovaly předčasné důchody. Zda to bude částečně daňově uznatelné, nebo nebude. To znamená, to samozřejmě nemůže fungovat letos, příští rok, za dva roky, protože ty fondy tam neexistují a nejsou. Ale měli bychom se o tom vážně bavit. A bavme se o nástrojích a možnostech, jak do systémů vyplácení důchodů ve specifických profesích zapojit zaměstnavatele. To si myslím, že je správná debata, a na to my jsme jako náš klub připraveni a k té debatě jsme připraveni přispět svým pohledem a svými postřehy. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane předsedo.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Tak vím, že ta situace je vážná, že se jí zabývat máme.

Ale já tady musím jenom říct jednu technickou připomínku že je to pár hodin, co Poslanecká sněmovna ne tedy mým hlasem nebo ne hlasem opozice odsouhlasila, že vezme zaměstnavatelům finanční prostředky, neboť jste zvýšili poplatky za vydobyté nerosty. Nebo chcete je zvýšit. O minimálně dvojnásobek. To jsou peníze, které mohly zůstat zaměstnavatelům a mohly být směřovány právě na sociální zabezpečení a budoucnost horníků.